Jinými slovy, snížení daní zaměstnancům šlo plně na úkor státního rozpočtu, ne na úkor měst a obcí.

To se nedá vysvětlit.

Jiná debata je o tom, jak kdo hlasoval, a to všichni víme, to už jsme slyšeli mnohokrát, a my mnohokrát říkáme, že my toho hlasování nelitujeme jako ODS, že jsme byli pro tehdy a byli bychom pro i dneska, považujeme to za správný krok. Děkuji. Než mu dám slovo, přečtu ještě omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

V době, kdy musí šetřit všichni občané v naší zemi, stát musí jít příkladem a musí jít příkladem všechny složky státu.

Tento návrh má dvě roviny, jednu symbolickou a jednu praktickou. První, symbolická alias nepracující prezident. Zeman nepracuje, nejezdí na zahraniční návštěvy, nepřijímá návštěvy a svoji práci dělá možná na 15 procent. Jeho okolí zneužívá tento stav a ve velkém utrácí za nic. A že se tomu tak děje, víte vy všichni, co tady sedíte, včetně vás, kteří vždy hlasujete byť proti jediné sebrané koruně Kanceláři prezidenta republiky.

Člověku, který byl pravomocně nezávislými soudy odsouzen za manipulaci veřejných zakázek a díky prapodivné milosti prezidenta Zemana může vykonávat svoji činnost i nadále. Z tohoto důvodu chceme vzít peníze právě jemu, abychom snížili riziko, že s našimi společnými financemi se budou dít manipulace, podvody a další nekalosti. Navrhujeme tyto finance přesunout na program protidrogové politiky, konkrétně 12 milionů, a podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu, konkrétně 18 milionů. Jako Poslanecká sněmovna máme pravomoc i odpovědnost při schvalování státního rozpočtu. Buďme zodpovědní a seberme Kanceláři prezidenta republiky 30 milionů. Děkuji. Hlásí se s faktickou pan poslanec Viktor Vojtko, připraví se, pokud nebude další faktická, pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Má to nějakou symbolickou rovinu, ale z mého pohledu to má i důležitou rovinu toho, kam by ty peníze měly jít, a konkrétně podpora těch zájmových mládežnických sdružení a adiktologických služeb je v současné době určitě bezpochyby potřebná. Takže se připojuji i já s podporou tohoto návrhu a poprosím vás, abyste ho podpořili také. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou se hlásí ještě pan poslanec Jan Volný.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si tedy nemyslím, že by fakt, že v Kanceláři prezidenta republiky o milionech peněz veřejných poplatníků rozhoduje pravomocně odsouzený člověk, byla titěrná záležitost, že tam setrvává dokonce i potom, co soud pravomocně rozhodl, že je vinen z manipulace veřejných zakázek a že okrádal stát na těžbě kamene. To já si opravdu nemyslím, že by byla titěrná záležitost, a naopak si myslím, že to, že předkládáme tento pozměňovací návrh, je poměrně mimořádná situace, protože zůstává člověk, který byl pravomocně odsouzen, ve své funkci, dostal tedy tři roky ve věznici s ostrahou a má nadále rozhodovat o milionech. To si myslím, že správné není. A dokonce si myslím, že byli i poslanci z opozice, z ANO, kteří kritizovali tu milost jako nevhodnou a kteří kritizovali, že o veřejných penězích nadále rozhoduje pravomocně odsouzený manažer.

A jestli nám mají občané věřit, tak musíme tuto záležitost odmítnout jako zcela nepřijatelnou. Proto ten návrh na úpravu rozpočtu považuji za principiální a za správný. Samozřejmě před jeho předložením jsme zkontrolovali ve výkazech lesní správy, že má dostatek peněz na bankovních účtech pro běžný provoz.

Proto jsme to vztáhli konkrétně na ty investice, které jsou zařazeny do lesní správy. Nyní krátce k tomu, na co jsme se rozhodli přesměrovat ty peníze. Jsou to jednak adiktologické služby. Myslím si, že Pražský hrad, pan prezident, pokud jde o závislosti, pokud jde o alkohol a další nemoci a další řekněme škodlivé, jak říká kolegyně Schillerová, neřesti, nedává naší společnosti úplně dobrý příklad a že ty peníze, pokud je dáme na adiktologické služby a pomoc lidem, kteří se dostali do této těžké situace, tak vykonají skutečně dobrou práci. Proto větší část těch peněz dáváme do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Chtěl bych závěrem poděkovat ještě panu náměstkovi Jiřímu Valentovi za spolupráci při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu.